Chtěl bych podotknout, že nikde v současném hmotném právu není žádný nárok na ustanovení splátkového kalendáře.

A já se zase ptám a říkám: Jedním ze základních lidských práv je právo na spravedlivý proces a právo na spravedlivý proces říká i, že každý se má domoci svého práva v nějaké rozumné míře a čase.

Pokud splátkový kalendář schválit, tak ano, ale ať je tam rozumná limitace těmi dvěma lety, co navrhuje ten můj pozměňovací návrh.

Je samozřejmě na vás, který z pozměňovacích návrhů projde.

Tak prosím, máte slovo.

Samozřejmě to vlastně i úzce souvisí s mým pozměňovacím návrhem, protože nevěřím tomu, že kdyby nyní fungovalo toto navrhované náhodné...